Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Po jejich případném vyčerpání bude schůze pokračovat v 11 hodin.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku druhého čtení zákony. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Mám tady tři žádosti o vystoupení. A prosím vás o klid v Poslanecké sněmovně, abychom slyšeli, co navrhuje pan předseda! Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, já bych chtěl navrhnout změnu programu.

Protože ale zítra dopoledne budou probíhat mimořádné schůze a na třetí čtení se v rámci 35. schůze ve středu vůbec nedostane, prosím o změnu pevného zařazení tohoto bodu jako první bod v bloku třetích čtení, ale bez pevného data.

Prosím tedy o podporu tohoto návrhu, který považuji za zcela nekonfliktní. Děkuji. Ano, mám zaznamenáno. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, pěkné odpoledne. Já bych měl s dovolením dva návrhy. Jeden je na pevné zařazení jednoho bodu, který máme v programu této 35. schůze Poslanecké sněmovny, a jeden je úplně nový bod. Všichni víme, že v posledních dnech se velmi intenzivně i ve veřejném prostoru hovoří o spravedlivém požadavku učitelů na růst jejich platů a také na to, abychom všichni plnili sliby, které jsme učitelům dali, protože právě učitel je základem kvality našich škol a my potřebujeme nutně, a je úplně jedno, v jakém tričku tady kdo sedíme, potřebujeme v českých školách udržet skutečnou kvalitu, a to dokážeme pouze tehdy, když skutečně zvedneme platy učitelů tak, aby nebyli a bohužel, může se nám to líbit, nelíbit, je to tak, aby to nebyli nejhůře ohodnocení absolventi vysokých škol v České republice, což bohužel stále platí. Je to výzva, když tady vidím před sebou předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO pana Faltýnka, je to výzva pro vládu, je to samozřejmě výzva i pro nás, pro opozici. Já rozumím tomu spravedlivému požadavku učitelů, který tady jasně vzešel, aby se s platy učitelů skutečně už něco dělalo, a to i v kontextu a v duchu usnesení Poslanecké sněmovny.